Ale co je nejenom překvapivé, ale mnohem horší, je to, že hovoří o restriktivní vládní politice. Vzhledem k restriktivním hospodářským opatřením, které od všech resortů vyžaduje Ministerstvo financí, bude třeba v nejbližší době přijmout uvnitř resortu odpovídající ekonomická opatření. Ministerstvo půjde příkladem a bude snižovat počet zaměstnanců, mezi jinými bude zrušeno i jedno místo politického náměstka.

A moje otázka na pana ministra tedy je taková, jakých oblastí se škrty v rozpočtu Ministerstva kultury dotknou, jaké oblasti budou tímto postiženy, zda seškrtá granty, zda seškrtá příspěvky svým organizacím, zda seškrtá podporu kulturních památek, jak tedy bude dále omezována a ohrožována česká kultura v době, kdy ekonomika stále roste.

Proto by mě zajímalo, jaké jsou představy vašeho ministerstva či vaše osobně, a zajímalo by mě, jak se také počítá nejenom s penzijním systémem, ale samozřejmě vyšší zátěží bude trpět i systém sociální, ať už jsou to sociální služby, sociální dávky další, a také samozřejmě zdravotnictví, protože stárnutí populace přináší i větší zátěž pro zdravotnický systém. Mě zajímají skutečné kroky, protože ty poměry neodpovídají v tuto chvíli na to zásadní, na ty zdroje.

Děkuji, pane předsedající.

Ale teď k vašemu dotazu. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dvě největší výzvy, kterým budeme v příštích desetiletích čelit, jsou stárnutí populace.

Obrovská výzva pro společnost.

To znamená, že to bude s sebou přinášet obrovský důraz na pravidelné průběžné celoživotní vzdělávání, bude obrovský tlak na flexibilizaci pracovních úvazků. A samozřejmě organizačně. Otázka je, jak to řešit.

S ohledem na ty dvě výzvy, které nás čekají, ale také s ohledem na globalizaci, která neustále postupuje, si myslím, že musíme ale není to věc této vlády, protože to nemáme obsaženo v programovém prohlášení vlády se musíme podívat opravdu na to, jak zásadním způsobem překonat ten daňový systém.

Děkuji. Ale chci jenom velice stručně říci k tomu vašemu rozboru přístupu pravice levice, že není pravda, že by pravice pak následně rušila takovéto služby. Neříkáme, že jenom plně, ale že třeba částečně by to bylo vhodné doplnit. To je třeba i přístup v rámci zdravotnictví atd.

Zatím jsme ani na komisi neslyšeli nějakou konkrétnější představu. Můžete ji tedy sdělit alespoň stručně teď, jaká je vaše představa naplnění tohoto programového bodu vlády? Prosím.

To už je poměrně zásadní přelomový krok.